Děkuji paní ministryni i paní zpravodajce, že zůstaly u stolku zpravodajů, a budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.